Toto nebyla kritika jenom Evropské komise. Kritizují to odborníci, ozvaly se odbory zaměstnanců státní správy, a my už v tuhle chvíli evidujeme mnoho oznamovatelů, kteří jsou, aniž by tento zákon ještě prošel Sněmovnou, tlakem odstraňováni ze svých postů.

No tak potom, pokud se schválí ten vládní návrh, tak toto už nebude tolik potřeba. To prostě půjde škrtnutím, nebo jedním podpisem na papíru. Mě trochu zaujalo, a je to věc, která trochu souvisí se současným děním i ve státní správě, když se nově do zákona dostává ta floskule o tom, že ten člověk nějakým způsobem poškozuje důstojnost daného úřadu, tak já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se třeba 15. ledna stala státní tajemnicí na MPO paní Martina Děvěrová, která byla vyhozena z Magistrátu hlavního města Prahy, protože byla spojována podle mého názoru oprávněně s machinacemi ve věci dotací ve sportu. Tak to je teď člověk, který bude dělat státní tajemnici na MPO. Já bych se tedy dostal k tomu, co se dnes bude dít. Přišel tedy senátní návrh, který adresuje tu nejproblematičtější část a snaží se opravit nějaké drobnosti. I když vláda vlastně připravovala tu novelu, tak tam šel dotazník na fungování toho zákona, takže zde není pravda, že by nebyly k dispozici poznatky z terénu od doby fungování toho zákona. Ovšem tyto poznatky se do toho návrhu nereflektovaly. Pirátská strana tedy děkuje Senátu, že ten zákon vrací s touto opravou té nejkřiklavější části, toho největšího problému. My jako klub budeme hlasovat pro podporu senátního návrhu. Naopak nebudeme hlasovat pro ten vládní návrh, který reálně dostává státní správu do politického vlivu současné vládní koalice či vlastně hnutí ANO. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Bartoška, požádal mě s přednostním právem. Děkuji za slovo.

Víte, ten zákon jsme připravovali společně. Jak sociální demokracie, tak hnutí ANO a lidovci tam poslali svoje odborníky a ten zákon se tvořil s tím, že jsme skutečně byli vedeni myšlenkou zastabilizovat státní správu, aby se neopakovalo to, s čím byla zkušenost. A to, co jste zmiňoval, to je pravda.

To máte pravdu. To se dělo. Protože jestli chceme, aby stát dobře fungoval, tak on skutečně potřebuje kvalitní vzdělané úředníky s jistotou, že nebudou loutky a hračky v rukou politiků, že se můžou spolehnout na to, že budou mít jistou míru stability, že budou mít jistou míru motivace k tomu, aby se vzdělávali a rostli a vykonávali kvalitně státní správu.

A já jsem čekal, že s novým zákonem ta stabilita přijde.

A já jsem tehdy říkal, není možné se systemizací zacházet tímto způsobem, protože až jednou do budoucna budeme rozporovat, jak se zachází se služebním zákonem, bude sociální demokracie první, kdo tohoto institutu zneužil. Skutečnost je taková, že v současné době se skutečně zneužívá systemizace k tomu, aby se vyhazovali nepohodlní lidé. A ono možná nebude už koho měnit, protože vy jste, pane premiére, skutečně z ministerstev většinu lidí vám nepohodlných vyhodili. To tak bohužel je.

Co byl důvod k tomu, aby on byl vyhozen z ministerstva? Jakou nekvalitní práci odvedl? Nebo co byl ten správný důvod, proč jeho místo bylo zrušeno? Já to nevím. Možná mi na to dokážete odpovědět vy. Chodíte po ministerstvech? Znáte atmosféru mezi zaměstnanci úřadu, ministerstev?

Zde je potřeba poděkovat Senátu za to, jakým způsobem zafungoval. Za lidovce mohu říct, že my podpoříme senátní návrh zákona, anebo budeme proti, protože ty změny, které jsou, poškozují výkon státní správy. Nejabsurdnější změna, kterou já osobně vnímám v tomto návrhu zákona, že hodnocení provádí člen vlády, který zároveň má možnost odvolat. To znamená, jakékoli prokazování čehokoli nebude potřeba.

Pro mě osobně ta největší lítost spočívá v tom, že když ten zákon vznikal, tak jsem pevně věřil, že hnutí ANO má zájem na stabilizaci státní správy. Pro mě je velké zklamání, že to, co kritizujete u sociální demokracie, u ODS, a dnes byli zmíněni i lidovci, že se chováte úplně stejně a změna s vámi nepřišla.

A v okamžiku, až nebudete vládní strana, tak to, co je moje obava, že se to může obrátit proti vám. Kdybyste zachovali zákon, který bude spravedlivý ke všem, který zachová profesionální výkon státní služby, státní správy, tak by mohla fungovat bez ohledu na to, jak se mění vlády, kdo je koaliční, kdo je opoziční. A to je pro mě osobně největším zklamáním Pan premiér žádá vystoupit. Vážené kolegyně, kolegové, já tady žasnu, co tady pan Bartošek svým projevem dokáže tady vytvořit. Já tedy mám výhodu, že mám sloní paměť. A já vidím, když byl pan premiér coby ministr financí vyhozen tenkrát Sobotkou z úřadu, viděl jsem ty nadšené zaměstnance, kteří skutečně s dojetím děkovali panu tenkrát ministrovi financí za jeho práci.

Vrátím se ještě k vystoupení pana Bartoše.

Takže odbornost 30 %. Pouze 30 %.

Já nemám dredy, takže nemám šanci se tam dostat.